Ale velký obdiv, Chapo, říkám.

Měl bronz v Evropě.

Tak je to. A nikdo neví, kde ty prachy má.

Prosím, pokračujte.

Tolik jste zaplatili v inflaci, ano, když na mě křičel pan premiér, této vládě, tomuto rozpočtu.

Proto říkám, napište to znovu, všechno tady co je napsané, je špatně.